A tady se zvláště v poslední době dostáváme do zásadních potíží. Soudy postupně upravují své rozhodování a dochází až k postupně absurdnějším a absurdnějším výkladům.

Bohužel v poslední době dochází k naprosto extenzivnímu výkladu tohoto pojmu hospodaření.

To znamená, že i v případě, že obce dokážou, že se o pozemky před 25 lety staraly, že 25 let se k pozemkům chovaly jak stát, tak vlastník, tak třetí subjekty jako k vlastnictví obcí, dokonce 25 let tyto pozemky, tyto nemovitosti byly zapsány na listech vlastnictví obcí, tak aktuálně dochází k výmazu vlastnictví obcí, místo obcí tam je zapsán stát s odůvodněním, že tyto pozemky nesloužily k výkonu státní správy.

A s rozsudkem, že obec nabyla tyto pozemky neprávem, bez právního důvodu, a to znamená, že se nikdy jejich vlastníkem nestala.

Je to pravomocné rozhodnutí, sice se město dovolalo, určitě půjdeme až k Ústavnímu soudu, ale aktuálně to znamená, že po 25 letech starání se o pozemky, vlastnictví těchto pozemků, tyto pozemky jsou připsány státu.

A proto, aby tento obrovský průšvih nenastal, tak jsem připravil tento pozměňovací návrh, ke kterému se ještě v podrobné rozpravě přihlásím. Děkuji za pozornost. Děkuji. Je tady jedna faktická poznámka pana poslance Tejce.

Setkal jsem se s ní již před několika lety v minulém funkčním období. Vznikla tady pracovní skupina poslankyň a poslanců, která se s tehdejším ministrem financí snažila řešit tuto situaci. Je to věc, která skutečně může mít až nedozírné následky, a to v tom smyslu, že skutečně obce počítají s nějakým majetkem a ten výklad, který teď je většinový na ÚZSVM, a nejpodstatnější je, jak je u soudů, může vést k tomu, že bude zpochybněno vlastnictví obcí. V tomto smyslu nejsem přesvědčen o tom, že v těch jednotlivých případech by stát byl lepším vlastníkem než obce. Mnohdy stát bude logicky uvažovat o tom, že ten majetek prodá. Takže nechci teď debatovat nad tím konkrétním legislativním řešením, ale myslím si, že ta myšlenka je velmi důležitá, a byl bych rád, aby se tím velmi vážně zabýval gesční rozpočtový výbor, případně i pan ministr financí, protože to je věc, která by mohla teď vyřešit řadu problémů a předešla by desítkám a stovkám soudních sporů, které samozřejmě obce v těch konkrétních případech povedou. Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych také chtěl navázat na kolegy Tejce a Farského. Ten problém je skutečně závažnější, než si v této chvíli dokážeme představit ve všech jeho důsledcích, a prosím, aby tato Sněmovna i Ministerstvo financí na tento problém upnuly svoji pozornost. Já jsem původně chtěl předložit pozměňovací návrh, který by zrušil Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, protože jako dlouhodobý starosta vím, že tento úřad je, když to řeknu slušně, na houby. Jsou s ním jenom problémy a se státním majetkem tento úřad rozhodně nenakládá dobře a s péčí řádného hospodáře z mého pohledu. Nicméně se domnívám, že je to velmi závažný skutek, který není na pozměňovací návrh, ale na samostatný zákon. A já na něm začnu pracovat. Děkuji vám za pozornost. Ano, dále do rozpravy pan poslanec Hovorka. Vážený pane předsedo, děkuji za slovo.